Děkuji za slovo. Já chci jen reagovat na pana poslance Hájka vaším prostřednictvím, pane místopředsedo.

Za druhé, musím se ohradit určitě k tomu, že používáme stejný slovník. A za třetí se ptal, jestli jsem tam byl.

Já jsem tady od toho, abych tento problém zmínil, že v Moravskoslezském kraji se něco takového děje, a ti, co by měli konat, tak nekonají. A další věc jen tak na závěr. Nemáme tady pana premiéra, tak nevím, jestli budete ještě nadále exhibovat.

Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Kohoutek stahuje. Prosím. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, bohužel musím reagovat. Poprosím kolegu Jandu prostřednictvím pana předsedajícího, ať si přečte můj stenozáznam, kde skutečně z toho vyplyne, že se těch horníků zastávám.